Konstatuji, že v tuto chvíli hlasy ještě nejsou sečteny vlivem onoho neplánovaného zpoždění a jednání ohledně revokace jednoho z usnesení. Volební komise v tuto chvíli stále sčítá, je zhruba v polovině toho procesu. Takže po dohodě s panem předsedajícím teď oznamuji, že výsledky zatím nemáme, vyhlašovat je tedy nebudeme. Sněmovnu s nimi seznámíme až po skončení mimořádné schůze, poté co se vrátíme ke standardnímu programu schůze osmé. Děkuji.